Koruna padesát je skutečně jen symbolická plošná pomoc, kterou vláda přijímá jako marketingový nástroj a která nebude mít reálný dopad. Při plném promítnutí snížení spotřební daně do ceny pohonných hmot bude úspora na ceně pohonných hmot něco přes 3 % z celkové ceny.

Musím také upozornit, a bylo to tady řečeno, že snižování spotřebních daní, bylo to přiznáno i panem ministrem, to spravedlivě uvádím, v jeho vystoupení, bude mít kromě dopadů na státní rozpočet fiskální dopady na Státní fond dopravní infrastruktury. Mělo by to být zhruba asi 5 miliard podle poznámek, které tu mám uvedeny, nebo kolik je to? Omlouvám se, dobře.

Máte pravdu, ze silničních daní, by to byla tato částka. To si řekneme u následujícího bodu.

Mám tady nyní přihlášky s přednostním právem.

Děkuji za slovo. Ano, máme třetí nejvyšší inflaci v rámci Evropské unie.

Jinými slovy hospodařili jsme nejhůř ze všech zemí Evropské unie.

Kdo tuto souvislost nevidí, tomu buď nerozumí, nebo neříká pravdu. Takže stěžovat si na vysokou inflaci těmi, kteří ji zapříčinili, je minimálně pokrytecké, když budu volit mírná slova.

Z každých 10 miliard budeme od příštího roku platit minimálně 340, možná 350 milionů úroků, a to je čistý mandatorní výdaj, to jde na vrub hospodaření minulých vlád. Připomínám 820 miliard za poslední dva roky.

To už ti, kteří to navrhují, neříkají.

Tak jaký to má efekt? Tak to jste asi jediní v Evropě.

Říkám, je to legitimní, budeme o tom hlasovat, zhruba je to miliarda měsíčně.

Zase ti samí daňoví poplatníci, nikdo jiný. Vláda žádné peníze nemá. Takže ta opatření sice znějí líbivě, ale nemají žádný ekonomický smysl.